Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

V hlasování číslo 343 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 87. Návrh nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti? V hlasování číslo 345 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 87. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Děkuji. Prosím ministerstvo? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další. Pane zpravodaji, prosím víc na mikrofon. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Prosím další. Ministerstvo? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

V hlasování číslo 356 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 84. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.